Já tedy otevírám obecnou rozpravu a jenom jsem se ujistila o tom pořadí. Prosím pana poslance Krále. Stahuje? Není tady. Není tady, řečník nepřítomen, a poprosím tedy paní zpravodajku s vaší přihláškou do rozpravy. Prosím, máte slovo.

Návrh na povinné zálohování není řádně vydiskutovaným vládním návrhem jako SUP a byl by přílepkem k této nové legislativě.

Nikdo toto téma dřív neotevřel pro názor odborníků.

To je důvod, proč by taková regulace měla být případně řešena samostatným zákonem a s tím související komplexní debatou a meziresortním připomínkovým řízením, nikoliv pouhým přílepkem.